Nyní vystoupí zatím jako poslední přihlášený v obecné rozpravě poslanec Lukáš Kolářík. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i vám přeji dobré odpoledne.

Zároveň mi dovolte poznamenat, že podporujeme ten čtyřnásobek minima.

Z tohoto důvodu bohužel tento návrh nepodpoříme.

Děkuji za podporu mých pozměňovacích návrhů a děkuji za podporu při finálním hlasování tohoto chráněného účtu. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím

Má to fatální vliv na náš trh práce, na naše zaměstnance, zaměstnavatele. Protože samozřejmě důležité je platit dluhy a my chceme podpořit placení dluhů věřitelům a takto mají chráněné účty také fungovat, ale v tuto chvíli nic takového nemáme. Není to, upřímně řečeno, žádná milost pro dlužníky, protože oni platí své dluhy, ale je to napravení strašného stavu, kde opravdu deset patnáct let nejsme schopni zajistit jako stát ochranu nezabavitelných částek a nepostižitelných částek, které exekuci nepodléhají. Chtěla bych zareagovat na debatu. Určitě ten návrh, tak jak je předložen, má velkou hodnotu v tom, že chrání prostředky od okamžiku založení chráněného účtu. Také má hodnotu v tom, že dává jasné povinnosti a časové povinnosti bankám, exekutorům a přináší povinnost spojování účtů.

První podmínka je, zásadně nesouhlasí s tím, že by se mohla nebo musela podle návrhu zákona měnit čísla účtů. Zásadně nesouhlasí. Je to podmínka všech zaměstnavatelských svazů.

Také jsem jim slíbila, že toto zde uvedu.

A stejně tak zmíním stanovisko Soudcovské unie. Tedy Ministerstvo spravedlnosti. Návrh poctivé, ale nepříliš finančně gramotné povinné excesivními povinnostmi a odpovědností povede do pasti. Povinný bude muset kontinuálně rozklíčovávat příchozí platby a kontrolovat si případně trvalé příkazy a povolení k inkasu včetně standardně užívané služby SIPO, jinak mu hrozí, že utratí více, než může, a bude to muset nahradit pod sankcí zrušení chráněného účtu a následně nemožnosti si chráněný účet po určitou dobu zřídit, přičemž ale právě proto, že je na něm veden výkon rozhodnutí exekuce s obstaráváním dostatečných finančních prostředků, může mít problém. Na druhou stranu sankce mohou být poměrně bezzubé. Například než dojde k provedení výkonu rozhodnutí. Vzhledem k minimální měsíční prodlevě dle odstavce 7 může nepoctivý povinný peníze z účtu stihnout vybrat.